Takže bych vás chtěla upozornit, že některá fakta, která tady uvádíte, jsou zcela mylná.

Co se týče toho srovnání Potůčkovy komise a Bezděkovy komise, tak ta Potůčkova za ten asi rok a půl, co funguje, tak opravdu přinesla pouze kosmetické úpravy toho systému, nikoliv nějaké zásadní řešení, které by bylo dlouhodobě udržitelné.

Takže to je už z podstaty této věci jasné, že není řešením, které by bylo pro celou společnost.

Já vám děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan předseda Stanjura. Po něm pan poslanec Hájek.

Ani mateřská ne. To prostě není pravda. To jsou základní fakta. Ale to jsou systémové přístupy. Malé edukativní okénko první, druhý, třetí pilíř. Ale druhý pilíř z penzijního systému jako takového nevyváděl ani korunu, na rozdíl od třetího pilíře, kde jsme si dneska ověřili společný názor i s vládní koalicí, že jedno procento z třetího pilíře zůstává pro penze. Jedno procento! Říkám, je to spoření s podporou státu, nic víc, nic míň. Ale chtěl bych ocenit třeba návrh pana poslance Votavy, který řeší i občanský zákoník a nakládání s prostředky, které rodiče šetří pro nezletilé děti.

Ale mně to nedá. Já prostě nevím, kolik poslanců a senátorů uzavřelo smlouvu v druhém pilíři. Ani to nemohu vědět, protože nemám přístup k datům.